Děkuji.

Takže za tyto body.

Jinak druhý bod? Jestliže tomu tak není, tak bychom hlasovali o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly. Nejprve bychom tedy hlasovali asi jednotlivě. Nebo jedním hlasováním o návrzích pana předsedy Kováčika? Asi jednotlivě, vidím, že je tady vůle hlasovat takto. Takže je zopakuji. Je zde návrh zařadit bod 26, sněmovní tisk 435, druhé čtení novely veterinárního zákona, dnes jako druhý bod odpoledního jednání. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pane poslanec Birke.

Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom Senátem vrácený zákon, v tuto chvíli bod číslo 1, důchodové připojištění říkám to správně? Bod 6 je to ale aby byl jako první po třetích čteních dnes zařazen.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška, abychom zařadili na pořad této schůze nový bod, který nazval, zdali jsem si to dobře poznačil, Stanovisko vlády k sílícímu extremismu...

Opakuji, že hlasujeme o zařazení bodu v tuto chvíli.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, bod jsme zařadili. A pan předseda navrhuje tento bod zařadit dnes jako úplně první bod dnešního jednání. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Úspěšnost návrhů je dnes velmi vysoká. A jako poslední budeme hlasovat o návrhu pana poslance Veselého, který chce bod 39, sněmovní tisk 278, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, zařadit jako čtvrtý bod odpoledního jednání za body, které již byly schváleny, které navrhoval pan předseda Kováčik.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Dovolte mi přečíst ještě několik dodatečných omluv.

S přednostním právem pan předseda Kováčik.

Od pana kolegy Dolínka zde došlo k útoku na svobodu slova pana místopředsedy Filipa, předsedy Ústředního výboru KSČM, a poslanecký klub se musí k tomuto problému nějakým způsobem postavit.

Děkuji.